A hlavně co mě samozřejmě irituje, je, když vy stále mluvíte o tom, co my.

To byla vaše vláda.

My jsme dali lidem peníze. Pan premiér mluví o bankrotu, straší lidi, vždyť to není pravda. Řecko je šikovné. Víte, kolik dostalo Řecko za ilegální migraci?

Já vím, o čem mluvil.

Ale absolutně my jsme to udrželi, udrželi velice dlouho.

A já říkám: Ano, bylo to správné rozhodnutí.

A ještě jsme měnili to RUD.

My jsme strašně nezkušení a ta první zkušenost naše nastala až s nástupem vaší vlády podle toho, jak se chováte. Takže pokud hnutí ANO ještě jednou bude ve vládě, tak máme od vás velkou lekci, velkou lekci, no.

My jsme dostali Českou republiku na deváté místo v prosperitě.

To je ohrožení Evropy.

On si na mě nikdy nenašel čas, ale tak škoda.

No, já jsem na to strašně zvědav.

Nová totalita. Máme se co učit, pane ministře.

A já žádám paní Pekarovou, aby si udělal pořádek.